Poprosil bych pana zpravodaje, aby tady nejmenoval lobbistické skupiny.

Nevidím v tom žádný korupční potenciál, v těch smlouvách.

Dneska to tady padlo, že se to týká také tohoto návrhu zákona.

Ale na rozdíl od registru smluv tady to vnímám trošku jinak.

Jinak je mi to jedno. Tak, pane poslanče, děkuji, čas. Pane poslanče, máte slovo.

S ohledem na to, že v loňském roce jsme tady poměrně komplikovaně tvořili kompromis k zákonu o registru smluv, který nemá zas tak dlouhou platnost v praxi, myslím si, že i podnikatelské prostředí oceňuje nějakou předvídatelnost našich kroků, a především s ohledem na to, jak tady zaznělo, že byl podán návrh k Ústavnímu soudu, ten je projednáván, tak bych si dovolil, abychom si tady ušetřili čas a nedělali zase za několik třeba měsíců novou novelu s ohledem třeba na nález Ústavního soudu, který nechci předjímat, tak kdybychom tento bod s dovolením přerušili do doby zveřejnění nálezu Ústavního soudu. Děkuji a poslední faktickou poznámku v tuto chvíli má pan poslanec Jan Farský.

Takže jelikož je to procedurální návrh, tak budeme hlasovat hned.

Tento návrh byl zamítnut. Takže budeme pokračovat v projednávání a já požádám pana poslance Farského o faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Hezký den přeji.

Jako Starostové a nezávislí podporujeme tuto novelu z toho pohledu, že skutečně jsou to věci, které ze zákona v průběhu vyjednávání vypadly.

Ono se také lehce může stát, že s dobrým plánem ten zákon vylepšit ten zákon může poté, co projde Poslaneckou sněmovnou, tak už skoro nemusí také být.

Tak to jenom když tady debatujeme, aby byla skutečně známa všechna data.

Ale zaznívá tady často právě ten ČEZ. ČEZ má řadu svých divizí. Jedna z nich je ČEZ Distribuce. Na ERÚ se opět diskutují nové tarifní struktury pro konečné uživatele, kteří odebírají elektrický proud, takže jističe dva.

V čem se zvýšily ty náklady, že se díváme na masivní zdražení odběru elektřiny pro domácnosti.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jenom velmi stručně a krátce.

Cena elektřiny dneska není cena tržní. Děkuji. Nyní paní poslankyně Kateřina Valachová. Připraví se pan poslanec Marek Benda.